Nyní ještě poprosím pana zpravodaje, aby sečkal, protože dříve se přihlásila paní místopředsedkyně Kovářová do rozpravy, a ještě i ji poprosím, aby počkala, protože tady máme faktickou, která naběhla mezitím, než jste dorazila. Paní poslankyně Malá s faktickou poznámkou má přednost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

To je všechno. Prosím, máte slovo.

Zdůrazním to nepodnikajících a to je podstatné. Krok zpět obvykle chápeme jako negativní jev, tentokrát to ale považuji za krok správný, logický, nutný a také zodpovědný.

Samozřejmě by to znamenalo významný krok k digitalizaci naší země. Praxe ale ukázala, že by šlo o příliš ambiciózní postup, který není v souladu s tím, co je podstatnější než budoucí úspory tím je připravenost české společnosti na digitalizaci. Celkem oprávněně můžeme předpokládat, že většina z našich spoluobčanů je na digitalizaci připravena, ale většina nejsou všichni. To je dle mého to nejpodstatnější, co dnes musí zaznít. Většina nejsou všichni. Pokud ponecháme současné znění zákona a necháme úpravu nabýt 1. ledna účinnosti, hrozí zde situace, kdy v nějakém okamžiku budou vytvořeny schránky pro nemalé množství občanů, kteří je však následně nebudou umět nebo, což je horší nebudou z různých důvodů moci reálně využívat. Mohla bych zde na podporu tohoto nesporného kroku zpět ale naprosto se neobávám použít tato slova uvést řadu čísel. Řeknu však jediné. To je pro mne velmi důležitý argument. Mohla bych k tomu dodat i to, že ani naše úřady nejsou na tuto změnu dostatečně připraveny. Současná krize navýšila extrémním způsobem množství činností, například pro úřady práce. Navíc se ukazuje, že tato příprava by musela zahrnout i změny, na kterých se sice pracuje nějakých deset let, ale zatím bez finálního výsledku.